Dovolím si citovat z tiskové zprávy Teplárenského sdružení České republiky: Rostou prakticky všechny nákladové položky.

Novou prioritou, kterou teplárenské společnosti aktuálně řeší, je energetická soběstačnost, která se dostává do popředí v souvislosti s válkou na Ukrajině a s tím souvisejícího odklonu od dodávek ruského plynu.

Důvod vidí ve zdražování paliv a emisních povolenek.

S ohledem na situaci na Ukrajině dochází k opětovnému využívání černého uhlí.

Česko a další země Evropské unie se v poslední době potýkají s rostoucími cenami energií.

Do budoucna je ve hře například fotovoltaická elektrárna. Tepelná elektrárna

A nyní se vrátím přímo k tomuto návrhu.

Ano, tento zákon potřebujeme a já děkuji všem kolegům napříč politickými stranami za jeho předložení. Děkuji, paní poslankyně.

Děkuji.

Já myslím, že se s tím setkáváte určitě všichni ve svém okolí, protože stavební materiály v uplynulých měsících podražily o desítky i stovky procent, a je to tedy důsledek inflace a zejména stoupajících cen energií jakožto základního vstupu do nákladů výrobků a služeb.

Nicméně případný krach dodavatele, a tím pádem nedokončení zakázek nakonec může být pro zadavatele dražší. Zejména u starostů a u obcí toto vnímáme teď velmi intenzivně, protože samozřejmě se jim stává, že už se hledají i cesty, jak se vyvinit ze smlouvy, to znamená, jak odejít z rozestavěné stavby. Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže připravilo pro zadavatele veřejných zakázek metodické materiály a postupy, které jsou dostupné na portálu k veřejným zakázkám. Zadavatelé tak mají nástroj, s jehož pomocí mohou reagovat na zvýšení cen ve stavebních zakázkách, a to jak v případě zadávací dokumentace, tak už u uzavřených smluv. Asi se shodneme na tom, že není dobré, aby ceny materiálů rostly takovým tempem jako doposud. Ohrožujeme tím nejen celý průmysl, ale i bytovou výstavbu či výstavbu občanské vybavenosti. Půldruhého roku vysokého růstu světových cen se už přelilo do rostoucí inflace, ve které se projevuje vždy až se zpožděním. Růst cen energií bude působit i na světovou investiční aktivitu, která se kvůli drahým energiím částečně odloží. Ceny klíčových stavebních materiálů i nadále rostou. Vidíme to nejen podle uveřejňovaných cenových indexů stavebních materiálů, které sestavuje firma RTS, ale i v projektové praxi.

Aktuálně se řeší nárůst cen energií, který byl v posledních měsících skutečně dramatický. Zároveň je nutno si také připomenout, že evropské ceny stavebních materiálů může zvýšit připravovaná stavební horečka projektů spojených s Green Dealem Evropské unie nebo s nyní očekávatelným budováním dalších kapacit pro odstranění závislosti Evropy na ruském plynu. V krátkém období bude jejich výstavba spojena se zvýšenou evropskou poptávkou po stavebních materiálech. Odložení samotného Green Dealu by snížilo tlak na růst cen stavebních materiálů, které stavebnictví sdílí zejména s průmyslem. Stavebnictví nyní může čekat přerušování či zastavování výstavby u některých projektů.

Podle Svazu podnikatelů ve stavebnictví ale bude mít vliv na zastavování či přerušování výstavby zejména nedostupnost pracovníků. Jejich úbytek je cítit již nyní a jejich dlouhodobější náhrada bude velmi náročná. Zároveň významně podražil třetí faktor výkonu stavebnictví, tedy financování. Stavebnictví má jeden z nejdelších procesů výroby ze všech oborů, a tím pádem cena času, tedy úroková míra, na něj dopadá ještě naléhavěji než na zbytek ekonomiky.